Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další výbor výbor pro veřejnou správu? Evropské záležitosti. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Poslední návrh?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu a další výbory byly schváleny: výbor pro životní prostředí, výbor hospodářský a výbor zemědělský. Nyní hlasujeme o zkrácení, respektive prodloužení lhůty.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů.

Kdo je proti? Děkuji vám.